Pan kolega Farský, poté pan poslanec Kalousek také s faktickou poznámkou. K vystoupení pana kolegy Zaorálka prostřednictvím pana předsedajícího.

Pokud bylo kdykoli ze strany současné koalice toto narovnání zpochybňováno nějakými fakty, tak se ukázalo, že ta fakta žádná neexistují a že si je prostě vycucali z prstu.

Děkuji za slovo. Prostřednictvím pana předsedajícího bych rád dal za pravdu panu poslanci Zaorálkovi, když říkal, že neumím dělat politiku.

Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji za slovo. Za prvé, analýza se týkala těch čísel, která zde byla uváděna, a nevztahovala se k zákonu. Za druhé, co se týká nepravdy o výročních zprávách. My jsme při jednání mezi církvemi a tou takzvanou expertní skupinou, která měla dojednat nějaký postup při řešení církevních restitucí ve chvíli, kdy vznikala Sobotkova vláda, tak jsme se dohodli, a byla to v podstatě jediná dohoda, která v této skupině vznikla, než přešlo jednání na monitorovací výbor vlády, že budou zveřejňovány výroční zprávy všech církví. Já jsem na to nechala připravit zákon.

Nyní přednostní právo pana předsedy Kováčika.

Paní a pánové, máme po dlouhé době na pořadu třetí čtení tisku číslo 38, tisku s číslem velmi nízkým.

To je legitimní, já si vážím názorů všech, byť s nimi nemusím souhlasit, třeba jenom trošku, nebo úplně, nebo zásadně, nebo příkře, ale to právo mít názor nikomu neupírám. To jenom těm, kteří tady měli snahu něco komentovat, jako že by se komunistům měla něčím zavřít huba a tak podobně. Začnu od konce té rozpravy. Dovolím si tedy reagovat na průběh rozpravy, byť je to rozprava ve třetím čtení, která má odůvodňovat, případně předkládat cosi, co předkládat má.

To je první poznámka.

Situaci v době, kdy se tady o tom zákonu diskutovalo před jeho přijetím velmi dlouho.